To prostě není možné. Ta situace je velmi vážná.

Bude tam pod přímým odborným dohledem? Normální formulace jsou odborný dohled a odborný dozor, které jasně definují, jak daleko musí být ten kvalifikovaný lékař, do kolika minut tam musí být a jestli musí být na pracovišti.

Tu věc to vůbec, ale vůbec neřeší! Ten problém je vážný. Ale nedělají práci lékaře. Za tu práci lékaře musí někdo zodpovídat.

Když to bude dobré, tak to bude podmíněný trest. Když ne, tak to bude horší. To znamená, jsou tam skutečně jenom lidi v sestavě, která zaručuje, že tam je někdo kvalifikovaný. Nemůžeme si dovolit, abychom tu práci svěřovali někomu, kdo tu kvalifikaci nemá. To prostě nejde. Ta choroba je vážná. Má spoustu vážných příznaků. Nemáme žádnou léčbu, jsme závislí na jediné věci jestli to dokážeme včas zachytit. To je problém, který je vážný, se kterým se ty nemocnice velmi obtížně utkávají, a my ten problém vlastně v zásadě zhoršíme.

Já bych to nechtěl dělat. Já jsem schopen nechat mladého člověka operovat, když vím a mám zkušenost, že je šikovný, že něco ví.

Prostě to nejde! U této choroby je základ anamnéza. Prostě proto, že to je jediná podmínka. Tak vážná věc skutečně, si myslím, může být řešena jedinou věcí: Že tento návrh zákona zamítneme a budeme se otázkami atestací zabývat v situaci, která bude jiná. Toto není situace, která by nám pomohla, ta stav nemocnic jenom výrazně zhorší! Děkuji.

Všichni mluvili o tom, že někdo přijde a bude ošetřovat, nebude umět jazyk. Já tady přečtu krátký seznam.

Sem nikdo jiný nepřichází. Jsou to lidi, kteří už dva roky pracují na daném zařízení, pracují pod dohledem, pracují pod dozorem a dostali se do úplně stejné situace.

A pokud tu zkoušku neudělají, tak nemohou v té chvíli pracovat jako zdravotničtí lékaři nebo nelékařští pracovníci. To je všechno. Je to úplně stejné jako u jiných oborů, kde jsme posouvali platnost zákonů o tři měsíce, o šest měsíců. Nic víc, nic míň.

Ale slyším tady argumenty a přiznám se, my na klubu jsme nedebatovali tento problém a nemáme na to názor, a proto poslouchám pozorně, co tady zaznívá. A slyším tady docela zajímavé argumenty. Ač chápu pana profesora, má v mnohém pravdu a slýchávám to také, tak slyším i tyto argumenty, které tady zazněly od mého předřečníka. Ale pokud je ta situace taková, že jsou tady lékaři, kteří nemohou vykonat zkoušku, protože je vyhlášen nouzový stav, tak je to určitý omezený počet, je to určitá množina lidí a my je asi potřebujeme.

A pro těch šestnáct jmenovitě vyjmenovaných lidí udělejte výjimku. Aspoň to takhle vnímám. Ale tohleto je obecný pardon, který řeší dlouhodobý problém, na který již upozorňovala média.

Protože také od nás odcházejí lékaři do zahraničí.

Je to strategický materiál. Těch věcí, které se dneska v této krizové situaci odhalují, je tolik, že se k nim musíme určitě vrátit, až na to bude více času. Ale nevím, jestli tento konkrétní případ, který teď projednáváme, je ten případ, který tento čas vyžaduje.